Bude mu totiž chybět zpětná vazba. A jak jsem tady říkal, chcemeli, aby lidé měli respekt k právu, musí také právo, které zde přijímáme, reflektovat realitu a přání lidí.

K tomu, aby skutečně došlo ke splavnění, což je podle mě virtuální realitou, k tomu by byly nutné drahé investice a nutně by se změnil charakter a kouzlo Berounky. Přesto se k tomu zpracovávají dokumenty, generely, studie, a jak říkám, je to zbytečné vyhazování peněz daňových poplatníků. I to je důvod, proč budu hlasovat pro vyjmutí a proč bych vám to chtěl doporučit.

Splavnění Berounky by byl totiž neekonomický projekt, který by zničil přírodní kouzlo, a proto návrh na vyjmutí podporuji. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já jenom krátce ke svému pozměňovacímu návrhu.

Takže to je podstata tohoto návrhu.

Děkuji. To byl poslední přihlášený do rozpravy.

Požádám zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil stanoviskem garančního výboru.

A návrh zákona jako celek je poslední. Má někdo připomínku, dotaz?

Kdo je proti? Děkuji vám. První návrh? První budeme podle schválené procedury hlasovat o návrhu legislativně technických úprav. Ano.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Odhlásím vás všechny a požádám o vaše nové přihlášení.

A rozhodneme tedy o bodu A v hlasování číslo devadesát tři se stanovisky, pane zpravodaji? Nedoporučil.